Ale já si myslím, že to jsou asi tak v tuto chvíli ty otázky, ale důležité je, aby se schválil ten bod tady, protože důležité je, aby se mohli do diskuse zapojit široce i všichni opoziční poslanci.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo.

Za prvé, prostřednictvím paní místopředsedkyně, vážený pane Okamuro, já jsem se tady před vámi opravdu neschovával. Jestli jste si nevšiml, ten resort, který vedu, má teď určité úkoly, naopak na ta hlasování, kdy jsem tady měl být, jsem tady přítomen byl, nebyl jsem přítomen tento týden pouze dvakrát na zahájení schůze, ale rozhodně to není tak, že bych se vyhýbal setkání s vámi. To opravdu nemám zapotřebí a samozřejmě se těším i na odpolední interpelace, ze kterých jsem se také neomluvil, jistě jich bude celá řada. Jistě jich bude celá řada na mě a já se moc těším, že využiji toho prostoru, abych mohl na všechny možné typy otázek odpovídat. Ministerstvo vnitra se minimálně v této krizi, která teď probíhá, nemá za co stydět. A dále vás chci požádat, prostřednictvím paní místopředsedkyně, o jednu věc. Pan premiér Fiala není z hnutí STAN, pan premiér Fiala odpovídá na všechny věci, které se týkají vlády jako takové. Oslovujte mě, oslovujte moje kolegy, oslovujte hnutí STAN, na to máte legitimní právo, ale interpretovat tady dětinsky, co vám kde za vašimi zády řekl, neřekl pan premiér Fiala, dětinsky tady komentovat to, že za mnou přijde kolega Gazdík a něco mně tady pošeptá a podobně já vůbec nevím, prostřednictvím paní předsedající, kde na tohle berete právo.

Tohle se týká hnutí STAN a já k tomu rád vystoupím, a vystoupím k tomu nikoli tak, že budu vás napadat nebo vaše hnutí nebo někoho jiného. Žádný předseda politické strany, ani vy, ani další, kteří tady v sále jsou, nejsou rádi, když jeho lidé dělají chyby. Nejsou rádi, když dělají dokonce hrubé politické chyby. A každý zodpovědný předseda politické strany má chtít, aby z takových chyb lidé vyvodili svoji vlastní politickou odpovědnost. Nevím, jestli jste to zaregistroval, Stanislav Polčák už není místopředsedou hnutí Starostové a nezávislí, rezignoval na tuto funkci, a tu informaci už mají k dispozici média, určitě jste ji ve veřejném prostoru zaregistroval. Já s vámi souhlasím, a možná vás to překvapí, že situace, kdy jako advokát skutečně pracoval na zastupování obcí, měl na to platně uzavřené smlouvy, jako advokát udělal celou řadu advokátních úkonů a z toho advokátního pohledu, z prověřování Advokátní komory a podobně, k žádnému pochybení jistě nedošlo, si ale nemůže dovolit v té samé chvíli bojovat jako politik za prosazení toho zákona. Byť on dostal a měl dostat nedostal měl dostat finanční odměnu za svoji advokátní práci, tak souhlasím, že pohled na tu situaci, kdy vystupoval ve dvou rolích, může být veřejností vnímán jako střet zájmů. Já jsem od začátku toto své vidění věci panu europoslanci Polčákovi řekl, samozřejmě jsem od začátku trval na tom, že tuto odměnu nemůže přijmout, a já chci zdůraznit jednu věc on tuto odměnu nepřijal, to už bylo v našem prohlášení poslaneckého klubu Starostů a nezávislých před dvěma dny, a vyvození politické odpovědnosti já v této chvíli považuji jako jednoznačně správné.

Žádná odměna mu schválena nebyla. Žádná odměna mu schválena nebyla, odměna starostovi obce musí být schválena zastupitelstvem, a to zvláštním usnesením, a odměna starosty obce podle zákona o obcích může být maximálně dvojnásobek jeho platu. Tedy představa, že by starostovi relativně malé obce byla vyplacena odměna vyšší než 1 milion korun, je iluzorní, právně nemožná.